Máte slovo.

Jsou to jen tři odstavce, nebojte se, stihneme hlasování, není to žádná obstrukce, ale je to poměrně vážné a reflektuje to i debatu a argumenty, které používali zastánci tohoto návrhu zákona.

Ústavní úprava tohoto základního sociálního práva totiž ponechává zákonodárci poměrně, i když nikoli bezmezně, široké pole působnosti, pokud jde o nastavení jeho zákonných parametrů. Je to ustanovení článku 41 odst. 1 ve spojení s článkem 4 odst. 4 Listiny.

Dočasně neschopné nevystavuje bezvýchodné situaci. To jsou slova Ústavního soudu, ne opozičních politiků. Děkuji, pane předsedo. Máte slovo, pane předsedo. Já se omlouvám.

Bože můj, cožpak spoluúčast v pojistném systému je trest?

Když půjdu do lékárny a budu platit doplatky za léky, tak jsem trestán za to, že jsem nemocen a musím platit doplatky za léky? Co si to tady, prosím pěkně, říkáme? To je prostě normálně všechno regulérní spoluúčast a ta spoluúčast je nezbytnou mírou spoluodpovědnosti za to, aby ty systémy byly dlouhodobě udržitelné. Bohužel, tuhle odpovědnost většina komunistů ve většině politických stran v této Sněmovně ztratila a tak to také celé dopadne. Pokračujeme v závěrečných slovech. Ptám se pana zpravodaje garančního výboru, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá zájem. Také nemá zájem o závěrečné slovo. Než přistoupíme ke schvalování procedury při hlasování o pozměňovacích návrzích, tak se musíme vyrovnat s návrhem na zamítnutí, který zazněl a který podle jednacího řádu budeme řešit nyní. Slyším žádost o odhlášení, které jsem vyhověl. Všichni jste odhlášeni. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Jsme připraveni na hlasování. Hlasujeme o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 156, přihlášeno 186 poslanců, pro 34, proti 137. Návrh nebyl přijat. Budeme se zákonem zabývat dále. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v souladu s doporučením výboru pro sociální politiku navrhuji následující proceduru.

Nakonec bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. Děkuji, pane zpravodaji. Je návrh postupu jasný? Já myslím, že ano. Já dám o této proceduře hlasovat. Kdo je prosím pro? Zahajuji hlasování.

Proceduru jsme schválili, budeme podle ní postupovat. Pane zpravodaji, prosím. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Karla Raise pod písmenem A. Prosím o stanovisko výboru. Paní navrhovatelka? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Paní navrhovatelka? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 159, přihlášeno 190 poslanců, pro 33, proti 108. Tento návrh nebyl přijat.